Dále bychom projednávali další body dle schváleného pořadu. Odpoledne bychom se věnovali bodu 116, což jsou ústní interpelace.

Dobrý den.

Ano? Takže tohle je třetí bod. Pan poslanec Benda. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, dobré ráno. Já bych protože tady včera vznikl trošičku zmatek, když jsme večer končili návrh poslanců Marka Bendy a dalších, novelu zákona o ochraně zdraví před škodlivými látkami, sněmovní tisk 87, kdy se bude pokračovat, tak pak po nějaké dohodě snad i s panem zpravodajem a dalšími zainteresovanými bychom s dovolením navrhli, abychom pokračovali v úterý po pevně zařazených bodech, aby byla šance to v jednom kuse už dodělat, protože přerušovat to znovu nadvakrát, natřikrát už by se nám zdálo divné.

Dobře.

Děkuji za slovo.

Já teď před vás předstupuji, kolegyně a kolegové, za volební komisi. Včera jsem to avizoval.

Můžeme to dát později, 45 minut, abychom neblokovali dopolední část, takže pevně příští týden ve středu ve 12.45 zařadit volební body, bod 93, návrh na volbu jednoho člena Rady České tiskové kanceláře, je to druhá volba a druhé kolo, všechna druhá kola budou bez rozpravy, bod 95, návrh na volbu dvou členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, to je první volba, také druhé kolo, a konečně bod 96, návrh na volbu jednoho člena Rady Českého rozhlasu, první volba, druhé kolo.

Máme už dva pevné body. Zahajuji hlasování.